Skutečně chcete, abychom se vykupovali? Kde to jsme?

A je ticho. Ale mě zajímá, co tam bude říkat premiér české vlády. A jestli opravdu hodlá ignorovat platné usnesení Poslanecké sněmovny. Takže já bych poprosil vládní poslance, aby si našli čas, abychom ještě tento týden ten bod zařadili, když tady bude pan premiér, a debatovali. A pokud chce premiér ještě silnější usnesení, tak já jsem přesvědčený, že jsme schopni ještě silnější usnesení přijmout a schválit velkou většinou. Ale to si nechám na čtvrtek.

Návrh byl přijat. Další hlasování.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Je tomu tak?

Návrh byl přijat. Tam jenom upozorňuji, kolega Laudát původně žádal bod 197, ale to je třetí čtení toho samého tisku.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování.

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Návrh pana poslance Okamury byl vetován, návrh paní poslankyně Černochové byl také vetován. Zahajuji hlasování.